Já ji musím respektovat, notabene tak jako koaliční partner respektoval paušální daň na strop jednoho milionu, takže samozřejmě vždycky děláte určité kompromisy. Ale to, co tady bylo předestřeno, že skutečně tady budou vedle sebe existovat dva režimy, je pravda. Nicméně to krizové ošetřovné je nastaveno na případ, že by školy zůstaly uzavřeny déle.

Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova. Paní zpravodajka? Nemáte zájem. Nyní poprosím zpravodajku poslankyni Janu Pastuchovou, aby nás seznámila s procedurou hlasování. Tak prosím. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych načetla návrh procedury hlasování.

Návrh hlasování. Zaprvé návrhy legislativně technických úprav podle § 95 odst. 2 jednacího řádu přednesené ve třetím čtení, které nebyly načteny. Dále bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písmenem E.

Pokud by nebylo přijato, hlasujeme o A1.

Jako další B2.

A následně hlasování o návrhu jako celku. Ano.

Je to protinávrh. Děkuji.

Kdo je proti?

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Tak prosím, paní zpravodajko. Děkuji.

Stanovisko ministra?

Stanovisko ministra?

Kdo je proti?

Stanovisko ministryně?